Sukladno članku 4. stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora pripala mi je dužnost i čast otvoriti konstituirajuću sjednicu 10. saziva Hrvatskog sabora. Sve vas srdačno pozdravljam i čestitam na izboru za zastupnice i zastupnike u Hrvatski sabor.

Poštovane gospođe i gospodo, da bi Hrvatski sabor bio konstituiran sukladno čl. 74. Ustava RH i čl. 4. Poslovnika Hrvatskog sabora uz nazočnost većine zastupnika potrebno je pristupiti izboru predsjednika Hrvatskog sabora. Čl. 5. Poslovnika Hrvatskog sabora utvrđeno je da pravo podnošenja prijedloga na konstituirajućoj sjednici za izbor predsjednika Hrvatskog sabora ima najmanje jedna trećina zastupnika Hrvatskog sabora. Za izbor predsjednika Hrvatskog sabora podnesen je jedan prijedlog. Želi li netko od predlagatelja obrazložiti taj prijedlog? Gospodin, kolega Branko Bačić. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade RH, poštovani predsjedniče Ustavnog suda, poštovana zamjenice predsjednika Ustavnog suda, poštovane kolegice i kolege. Prije svega vam želim čestitati na izboru za zastupnike u Hrvatski sabor. Iznimna mi je čast što u ime predlagatelja mogu obrazložiti prijedlog da se za predsjednika Hrvatskog sabora izabere gospodin Gordan Jandroković. Političko djelovanje sadašnjeg i budućeg predsjednika Sabora je doista reprezentativno. Poštovane zastupnice i zastupnici, gospodin Jandroković je naš kolega s dugogodišnjim političkim iskustvom koji je svoju poslovnu karijeru započeo u privatnom sektoru, a njegov politički život obilježen je različitim visokim dužnostima u hrvatskoj politici. Gospodin Jandroković započinje danas obnašati svoj 6. mandat u Hrvatskom saboru. U svojoj političkoj karijeri obnašao je i dužnost podpredsjednika Vlade RH i ministra vanjskih poslova i europskih integracija upravo u vrijeme kad je Hrvatska postala članicom NATO-a i u vrijeme kada je Hrvatska završavala pregovore za ulazak RH u punopravno članstvo u EU. Konačno bio je i potpredsjednik sabora, a naravno i predsjednik Hrvatskog sabor u 9. sazivu. Današnjim izborom gospodin Jandroković postati će u proteklih 30 godina hrvatske državnosti, prvi predsjednik Hrvatskog sabora izabran i u drugom mandatu. Uvjeren sam da će dužnost predsjednika Hrvatskog sabora, gospodin Jandroković i nadalje obnašati časno, dostojanstveno i odgovorno, jednako kao i u 9. sazivu. Prijedlog da se Gordan Jandroković izabere za predsjednika sabora RH podnijelo je 76 zastupnika u Hrvatskom saboru. Stoga pozivam sve zastupnice i zastupnike da prigodom izbora predsjednika Hrvatskog sabora pokažemo primjereni stupanj zajedništva i dostojanstva u najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu RH. Ovaj saziv Hrvatskog sabora suočava se s povijesnom odgovornošću te takvu odgovornost svaki od nas izabranih zastupnika treba imati na umu u našem svakodnevnom radu. Izbori su potvrdili da građani RH žele političku zrelost, sigurnost i odgovornost, da žele narodne zastupnike koji će se rukovoditi interesima države i glasom naroda, koji će u demokratskoj raspravi uvijek voditi računa da pobijedi najbolji interes, najbolji argument, a on je interes RH. Promijenjena narav suvremenog svijeta i promijenjeni uvjeti u kojima cijeli svijet danas živi uslijed pandemije bolesti Covida-19 uzrokovanog korona virusom samo je još više naglašavao važnost uloge ovog visokog doma. Istovremeno treba istaknuti da je naša demokracija, naša nezaobilazna spona sa svijetom, naša karta jednakosti i mjera naših političkih i civilizacijskih dostignuća. Dame i gospodo, ovaj visoki dom treba ostati otvoren prema javnosti, ali i više od toga, Hrvatski sabor treba danas preuzeti vodeću ulogu u onome što je Hrvatskoj danas najpotrebnije u obnovi unutrašnje demokratske stabilnosti društva u konsolidaciji svih sastavnica državnog i društvenog života zemlje. Punu usredotočenost na dosljedno i učinkovito ostvarenje temeljnih ciljeva i interesa Hrvatske u ovoj etapi našeg razvoja jest i uključivanje u najvažnije europske i međunarodne procese. Jedna od garancija za ostvarivanje tih zadaća upravo je prvi među jednakima u ovom visokom domu primus inter pares, a to je predsjednik Hrvatskog sabora. Upravo zbog toga, a vjerujući u ozračje političke snošljivosti i dijaloga sa uzajamnim uvažavanjem kao jedan od veterana ove sabornice pozivam sve zastupnice i sve zastupnike u Hrvatskom saboru da podržimo izbor gospodina Gordana Jandrokovića za predsjednika Hrvatskog sabora. Zahvaljujem kolegi Bačiću i otvaram raspravu. Ako nema zainteresiranih zaključujem raspravu. Prije nego što glasujemo, izvještavam vas da je 150 zastupnika ispunilo evidenciji listić, dakle 150 nas je ovdje i za izbor predsjednika sabora potrebna je većina glasova nazočnih zastupnika. Sada dajem na glasovanje prijedlog da se za predsjednika Hrvatskog sabora izabere Gordan Jandroković. Molim glasujmo.

Ovo je pitanje za one koji ne mogu glasovati elektronski.

Još malo vas molim za strpljenje samo da se gore prebroje glasovi. Utvrđujem da je glasovalo 144 zastupnika, za je glasalo 143, 1 suzdržan i nitko nije bio protiv te je Gordan Jandroković izabran za predsjednika Hrvatskog sabora. [[Pljesak.]] Zahvaljujem vam na povjerenju. Objavljujem da je na temelju Odluke predsjednika RH o sazivu Hrvatskog sabora na prvo zasjedanje utvrđenog broja nazočnih zastupnika i izborom predsjednika Hrvatskog sabora, Hrvatski sabor konstituiran.

Dopustite mi sada da vam se obratim kratkim govorom.

Poštovani predsjedniče Vlade RH, poštovani predsjedniče Vrhovnog suda, poštovana zamjenice predsjednika Ustavnog suda, poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Dopustite mi da vas sve još jednom srdačno pozdravim, a zastupnicama i zastupnicima čestitam na izboru i zaželim uspješan saborski mandat. Zahvaljujem se još jednom i na iskazanom povjerenju. To je potvrda izbornih rezultata koji su pokazali da građani podržavaju smjer kojim su dosadašnja Vlada i parlamentarna većina vodile državu, kao i priznanje za sva postignuća ostvarena u prethodne 4 godine. U okvirima nadležnosti iz Ustava RH i Poslovnika HS-a zalagat ću se za promicanje i osnaživanje najviših vrednota ustavnog poretka, slobode, jednakosti, mirotvorstva, socijalne pravde, poštivanje prava čovjeka, nacionalne ravnopravnosti i ravnopravnosti spolova, vladavine prava i demokratskog višestranačkog sustava. Isto tako, zalagat ću se za snaženje i poštivanje institucija, njihovu međusobnu suradnju, čuvanje dobrih običaja te međusobno uvažavanje najviših nositelja državne vlasti. Nastojat ću biti objektivan, pažljivo vas slušati te savjesno i odgovorno obavljati svoju dužnost. Današnji trenutak od svih nas zahtijeva razboritost, smirenost i ozbiljnost i iznad svega, predano služene općem interesu i hrvatskim građanima. Ove godine obilježili smo 30 godina od konstituiranja prvog saziva Hrvatskoga sabora. Demokratski izabranim Hrvatskim saborom učinjen je prvi korak prema ostvarenju višestoljetne težnje hrvatskog naroda, slobodi, samostalnosti i neovisnosti Hrvatske, odnosno uspostavi moderne hrvatske države. To je ujedno bio povratak Hrvatske europskom identitetu, kršćanskoj tradiciji i univerzalnim humanističkim vrijednostima. Tijekom svoje povijesti Hrvatski sabor je uvijek čuvao hrvatsku državnost i štitio interese hrvatskoga naroda. Uz prvog hrvatskog predsjednika dr. Franju Tuđmana, imao je ključnu ulogu u stvaranju moderne demokratske države. U obrani naše državnosti mnogi znani i neznani, a posebno hrvatski branitelji i njihove obitelji podnijeli su veliku žrtvu, na čemu im je cijeli hrvatski narod zahvalan. Tu zahvalnost smo i mi zastupnici danas izrazili, a to ćemo činiti i na početku svake sjednice jer Domovinski rat najčvršći je temelj današnje Hrvatske u kojoj živimo u miru i slobodi, a njegove vrijednosti bez kojih ne bi bilo Hrvatske, Hrvatskog sabora i višestranačja, ostavljene su nam u trajno nasljeđe. Poštovani zastupnice i zastupnici, dragi uzvanici. Hrvatska se danas kao i cijeli svijet nalazi u vremenu punom izazova. Suočeni smo pandemijom koja predstavlja opasnost za zdravlje i živote ljudi. Pandemija je ujedno izazvala jednu od najvećih gospodarskih kriza u povijesti čovječanstva. Hrvatska je Vlada brzo i učinkovito reagirala kada je to bilo najvažnije te je učinila sve da očuva zdravlje i živote građana te njihova radna mjesta. U izazovnom razdoblju koje je pred nama, gospodarski oporavak i daljnji razvoj Hrvatske, bit će sasvim sigurno u fokusu rada hrvatske Vlade. Koristim ovu prigodu čestitati predsjedniku Vlade na izvrsnim vijestima iz Bruxellesu i iznosu od 22 milijarde eura koje će pripasti Hrvatskoj u sljedećih 7 godina. Međutim, na tom putu odgovornost za izgradnju hrvatskog društva leži i na nama, izabranim zastupnicima, a pravila i običaju parlamentarne demokracije nalažu da dio odgovornosti moraju preuzeti i pobjednici i oni koji to nisu. Svi mi zajedno svojim darom, znanjem, vizijom, odlučnošću, promišljenošću, ali prije svega, radom, moramo usmjeriti napore prema ispravnom putu i trajnim rješenjima. Pritom ne očekuje se politička solidarnost, već stvaralačka i principijelna kritika jer samo kritičkim i pozitivnim intelektualnim stvaralaštvom, svi zajedno možemo pridonijeti općem boljitku društva u kojem živimo i djelujemo. Ove riječi izgovorio je prvi hrvatski predsjednik na konstituirajućoj sjednici prvog saziva Hrvatskog sabora. One nas trebaju podsjećati na odgovorno i razborito ponašanje uz uzajamno poštovanje te prihvaćanje načela rada za opće dobro i interese naše domovine. Danas smo se okupili u ovoj sabornici, mi zastupnici, s različitim svjetonazorima, idejama i programima, zrcaleći kao nikada do sada svu raznolikost hrvatskog društva. Ali, uvjeren sam, s dobrom voljom da zajedno tražimo rješenja za napredak Hrvatske te da nastavimo graditi naše društvo na temeljima istine, slobode, pravednosti i jednakosti. Sva zakonska rješenja i politike koje ćemo u ovom sazivu usvajati, moraju odgovoriti na zahtjeve, potrebe i visoka očekivanja naših građana. Svijest o ulozi i zadaćama koje Hrvatski sabor ima kao i svijest o našoj odgovornosti prema hrvatskim biračima koji su nam dali svoje povjerenje, pridonijet će većoj učinkovitosti našega rada. Ta odgovornost mora se odraziti i na političku kulturu koju trebamo osnaživati. Da bi uvjerili suprotnu stranu u ispravnost argumenata, rasprave mogu i trebaju biti oštre ali se one trebaju zasnivati na otvorenosti, toleranciji i razumijevanju izrečenog te uvažavanju kolega i njihovih suprotnih stavova i mišljenja. Svi mi koji smo ovdje u Hrvatskom saboru nismo neprijatelji. Razlikujemo se u idejama ali vjerujem da se svi zalažemo za boljitak Hrvatske. Poštivanjem toga i stavljanjem politika u fokus naših rasprava, utjecat ćemo na percepciju javnosti i osnažiti povjerenje u naš rad. To je posebno važno u ovom izazovnom vremenu kada naši ljudi očekuju zaštitu i sigurnost za sebe i svoje obitelji. Poštovane zastupnice i zastupnici, dragi uzvanici, Sabor se kroz svojih prethodnih 9 saziva razvija u predstavništvo sa svim potrebnim demokratskim parlamentarnim obilježjima koja podrazumijevaju predstavništvo sveraznolikosti hrvatskog društva, transparentnost u djelovanju i otvorenost prema svim građanima i medijima, uključivost građana i civilnog društva, odgovornost prema biračima te djelotvornost u ispunjavanju osnovnih parlamentarnih, zakonodavnih i nadzornih zadaća. Ove značajke jednom postignute nisu zauvijek dane već ih moramo kontinuirano unaprjeđivati. Kada je riječ o važnim postignućima, podsjetit ću da smo napravili iskorak u promicanju prava osoba sa invaliditetom i ostvarivanju jednakosti pristupu informacijama za sve hrvatske građane. Nastavit ćemo sa prijenosom plenarnih sjednica na hrvatskom znakovnom jeziku na javnoj televiziji i dodatno raditi na uključivanju osoba sa invaliditetom. Pružat ćemo i nadalje potporu svim projektima mladih poput simulirane sjednice Hrvatskog sabora za učenike srednjih škola i studente koje imaju za cilj educiranje u njihovoj ulozi u razvoju društva i poticaja njihovog snažnijeg političkog angažmana. Nove tehnologije i brža komunikacija ubrzano mijenjaju naš život a mladi su upravo ti koji možda bolje od nas razumiju vrijeme u kojem danas živimo i stoga im moramo pružiti priliku da svojim znanjem i entuzijazmom pridonesu razvoju Hrvatske. Na početku govora spomenuo sam ravnopravnost spolova kao jednu od najviših ustavnih vrednota. Drago mi je da će u ovom sazivu Hrvatskog sabora biti veća zastupljenost zastupnica nego u prošlom međutim ona još uvijek nije dovoljna. Nadam se da ćemo svi zajedno raditi na tome kako bi smo tu neravnotežu ispravili jer opredjeljenje za jednakost preduvjet je svake istinske demokracije.

Nastavit ćemo sa digitalizacijom poslovanja Hrvatskog sabora te poboljšavati već usvojene modele rada. Poštovane zastupnice i zastupnici, dragi uzvanici, u ožujku ove godine mnogi su stanovnici Zagreba i okolice nažalost osjetili razorne posljedice potresa. Jedan od prvih zakona koje će ovaj saziv Hrvatskog sabora donijeti je onaj o obnovi našeg glavnog grada i okolice s uvjeren sam, dugoročnim, sustavnim i kvalitetnim rješenjima. Povratak građana u njihove domove, obnova kuća, zgrada, bolnica, škola te povijesne i sakralne zagrebačke baštine naš je prioritet, dužnost i obaveza. Među mnogim povijesnim zagrebačkim zgradama koje su oštećene, nalazi se i zgrada Hrvatskog sabora. U ovom sazivu očekuje nas početak njezine obnove. Bit će to dugotrajan i zahtjevan proces kao što je bio dugotrajan i inicijalni projekt izgradnje današnje saborske palače projektanta Lava Kalda i Karla Susana. Međutim uvjeren sam da će ovaj spomenik kulture dobiti novo ruho dostojno značaju koji Hrvatski sabor ima. Nadam se da ćemo uspjeti na reprezentativan način spojiti njegovu prošlost sa suvremenošću za buduće naraštaje. I na kraju, budući da zbog izvanrednih okolnosti danas nismo mogli pozvati sve visoke uzvanike da uveličaju ovu sjednicu, želim ih pozdraviti a posebno pozdravljam sve prethodne predsjednike Hrvatskog sabora te bivše kolegice i kolege. Poštovane zastupnice i zastupnici, još jednom želim vam svima uspješan parlamentarni rad. Zahvaljujem. [[Pljesak.]] Poštovane gospođe i gospodo zastupnici, u pozivu koji ste primili za ovu sjednicu temeljem čl. 5. Poslovnika Hrvatskog sabora, najavljen je izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Mandatno-imunitetnog povjerenstva i izbor potpredsjednika Hrvatskog sabora, razrješenje i imenovanje zamjenika tajnika Hrvatskog sabora i tajnika plenarne sjednice te izbor predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Hrvatskog sabora Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbora za zakonodavstvo, Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove, Odbora za europske poslove i Odbora za financije. Stoga da bi Sabor mogao normalno funkcionirati, predlažem slijedeći dnevni red nastavka konstituirajućeg djela sjednice: 1. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Mandatno-imunitetnog povjerenstva 1. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima 1. Davanje prisege zastupnika 1. Izbor potpredsjednika Hrvatskog sabora 1. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju zamjenika tajnika Hrvatskog sabora i tajnika plenarne sjednice 6. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela; Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbora za zakonodavstvo, Odbora za europske poslove, Odbora za financije, Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Prijedlog dnevnog reda i predloženi akti dostavljeni su vam elektroničkim putem. Ima li tko od zastupnika prigovor na predloženi dnevni red?

Poslovnika utvrđeno je da povjerenstvo osim predsjednika i potpredsjednika ima i 7 članova. Sukladno stranačkom dogovoru podnesen je slijedeći prijedlog. Za predsjednika povjerenstva je predložen zastupnik Robert Jankovics, za potpredsjednicu Barbara Atnolić Vupora, za članove Tomislav Klarić, Nikolina Baradić, Ivan Radić, Ivan Celjak, Romana Nikolić, Zlatko Hasanbegović i Ante Kujundžić. Otvaram raspravu. Nitko se ne javlja, pa raspravu zaključujem i dajem na glasovanje prijedlog za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Mandatno-imunitetnog povjerenstva, molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Molio bih vas na galeriji da provjeriti jer imamo jedan glas više nego što je to moguće.

Utvrđujem da je jednoglasno sa 148 glasova za izabrano Mandatno-imunitetsko povjerenstvo. Čestitam predsjedniku, potpredsjednici i članovima Mandatno-imunitetskog povjerenstva na izboru i pozivam ih da odmah održe sjednicu i pripreme izvješća sukladno čl. 6. Poslovnika HS.